Děkuji. Jelikož nebyl přijat ani tento návrh... Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Zaregistrujte se prosím svými hlasovacími kartami a paní zpravodajku poprosím, aby přednesla další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 235 přihlášeni 173 poslanci a poslankyně, pro 78 . Další návrh.

Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko ministryně?

Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 236 přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 78 . Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Návrh byl přijat. Další návrh.

Jedná se o valorizaci rodičovského příspěvku. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 239 přihlášeni 174 poslankyně a poslanci, pro 40 . Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro.

Další návrh.

Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti?

Protože jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.